Děkuji. Jako další je do rozpravy přihlášen pan poslanec Sklenák, připraví se paní poslankyně Dražilová. Prosím, máte slovo, pane poslanče. Děkuji, vážený pane předsedo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, už první čtení tohoto zákona jasně ukázalo, že má velkou podporu. Já jsem v podstatě nezaznamenal u žádného poslaneckého klubu, že by nepodporoval zvýšení příspěvku na péči ve čtvrtém stupni, a vlastně hned od počátku jsme se tady spíš bavili o tom, že přijdou pozměňovací návrhy, které budou řešit ten třetí stupeň.

Já za sebe musím říct, že mně tyto návrhy nejsou příliš sympatické, protože těm lidem to my jako politici slibujeme už hodně dlouho. Proto možná je i taková shoda v této Poslanecké sněmovně, protože to téma je poměrně vydiskutované. Už minulá Poslanecká sněmovna projednávala zvýšení příspěvku na péči ve čtvrtém stupni, bohužel nebylo to schváleno. A ti lidé, věřte mi, a věřím, že to víte, že vám to nemusím říkat, sledují velmi pečlivě naše jednání zde v Poslanecké sněmovně a v podstatě čekají na to velmi netrpělivě. A myslím si, že byť musíme zohledňovat státní rozpočet, tak tohle by měla být priorita, protože jestli si to někdo zaslouží, tak jsou to skutečně tito lidé. Já přicházím s pozměňovacím návrhem, ke kterému se přihlásím v podrobné rozpravě. Konkrétně spočívá v tom, že bychom rozdělili účinnost pro ten čtvrtý stupeň. Ta by nastala prakticky okamžitě, resp. následující měsíc po schválení nebo vyjití ve Sbírce, a ten třetí stupeň bychom odložili od 1. 7. příštího roku.

A když už mám slovo, ještě mi dovolte, abych zareagoval na průběh rozpravy, konkrétně na návrh, který avizovala paní kolegyně Pekarová. Já souhlasím s tím, že by bylo vhodné najít nějaký mechanismus, kterým by se zvyšoval příspěvek na péči automaticky, abychom se nemuseli my jako parlament v určitých periodách tímto zabývat a hledat výši zvyšování těchto příspěvků, ke kterému bude muset samozřejmě s postupující inflací v budoucnu docházet.

Děkuji vám. Děkuji. Další je přihlášená paní poslankyně Dražilová, připraví se pan poslanec Kaňkovský. Děkuji za slovo.

Z výše uvedených důvodů proto navrhuji zvýšení těmto osobám ve třetím stupni o 3 000 korun měsíčně. Dojde tak k rovnoměrnému zvýšení příspěvku na péči pro všechny osoby ve dvou nejzávažnějších stupních závislosti, jejichž pobyt v domácí péči obvykle vyžaduje celodenní péči a zapojení i více osob.

Děkuji.

Proto jsme avizovali, a také jsme tak učinili, že předložíme pozměňovací návrh, který přijde s navýšením příspěvku na péči i ve třetím stupni. Také jsme avizovali tu částku, že se bude jednat o 4 tisíce korun, a je to z poměrně složitých propočtů tak, aby to bylo proporcionální právě mezi těmi stupni.

Prioritou je navýšení příspěvku na péči ve třetím stupni o 4 tisíce korun už tady o tom hovořila paní poslankyně Gajdůšková.